Dalším blokem, který budeme hlasovat, je návrh zákona o spotřebních daních.

Pak tam máme několik návrhů, které se týkají zdanění hazardu.

Ale kdo jiný než my jako Poslanecká sněmovna to prostě rozhodne?

To bych řekl, když porovnám všechny návrhy, že je opravdu nejlepší směrem k malým a drobným podnikatelům a představoval by konkrétní výraznou pomoc těm nejmenším podnikatelům. Mrzí mě to.

A zase, ta debata o sazbě, už slyším ten protiargument, byly tři, ale já říkám ono je to jedno, jestli jedno, dvě, tři nebo čtyři, ta základní otázka je pořád stejná. Za to, že se člověk postaral o vlastní bydlení? Za to, že si pořídil louku, zahradu z již zdaněných peněz?

Nebo já nevím, co bychom ještě mohli zdanit s argumentem státní rozpočet ty peníze potřebuje. Opravdu fakt nevím.

My jsme na žádný argument nepřišli, kromě toho, že stát chce peníze. A že to je zvykové právo a že už je to dlouho. To uznávám, ale to není žádný důvod, proč ta daň je vůbec uvalena. Byla by to zajímavá debata. Rád bych slyšel nějaké argumenty. Myslím si, že mě nepřesvědčí, ale možná se mýlím.